To je návrh procedury, tak jak jej připravil garanční výbor. Děkuji. Stanoviska k proceduře. Děkuji za slovo.

Dobře, tak to nemusíme hlasovat.

Kdo je proti?